Nesouhlasný postoj starostů já jako bývalý starosta opravdu chápu.

Ale úkolem nás je přece to, abychom zajistili, že základní služby budou poskytovány v určité kvalitě a po celé zemi. A pokud bychom se nepustili do redukce pobočkové sítě a následné transformace, tak bychom došli do stavu, kdy by žádné pobočky České pošty v České republice nebyly, protože Česká pošta by byla v takových problémech, že by přestala existovat.

Já si myslím, že ta čísla naopak ukazují, že práce managementu České pošty i v terénu má určitě svůj význam a jednání, která probíhají se starosty a primátory, mají racionalitu a mají samozřejmě i své výsledky. Redukce pobočkové sítě je určitě pochopitelná a já doufám, že finálně i pro těch 113 starostů, kterých se to týká v rámci nějaké starostenské solidarity, která tady musí být, protože to, že se někde pobočka zruší, znamená, že ve 2 620 ostatních obcí bude pobočka České pošty zachována a bude sloužit občanům České republiky. To je zcela jednoznačné. To, že zůstanou poštovní služby zachovány v tak vysokém počtu obcí naší země, že se k nim přidají další služby České pošty v následujících letech, za to jsem velmi rád. A já věřím, že tenhle cíl sledujeme všichni, ať jsme v opozici, nebo ve vládních lavicích. Sledujeme ten cíl, aby Česká pošta poskytovala moderní služby občanům České republiky. Možná bude dobré v rámci debaty připomenout, že i mnozí opoziční politici jako by opisovali můj dnešní proslov někdy v roce 2019.

Já to v té diskusi tady rád načtu, přečtu, abychom viděli, jak se vyvíjí změna názoru v letech.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Takže děkuji za slovo.

Tak si představte, že v tom stranickém tisku, vážení návštěvníci, mládeži , vyšel článek pana ministra. A byl jsem v šoku, že normálně tam není ani jeden útok. Normálně není tam ani Babiš, není tam ani hnutí ANO. Nic. Takže super, no. Ten projev pana ministra už nebyl takový, mluví o politické odpovědnosti, jasně.

Ale za vás jsou stejné ty smlouvy.

Co jsme my udělali.

Takže za našich vlád, znovu opakuji všem, kteří tvrdí, že my jsme byli osm let ve vládě a jako jsme měli vliv, tak znovu opakuji, že hnutí ANO v první vládě mělo šest ministrů a náš vliv na tu vládu dopadl tak, že mě Sobotka vyhodil z vlády v květnu 2017.